Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti?

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

V hlasování číslo 310 je přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 86. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Ministerstvo?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Ministerstvo?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo proti?

Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Návrh nebyl přijat. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo proti?

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Kdo je proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Ministerstvo? Děkuji.

Nebyl přijat.

Děkuji.

Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Nebyl přijat. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti? Prosím klid v sále!

Nebyl přijat.